Děkuji panu zpravodaji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavera, po něm pan poslanec Koubek, po něm pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče. Hezké a příjemné dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, jenom bych chtěl krátce zareagovat na některé věci.

Ano, my jsme ti, kteří na ten zákon čekáme. I starostové menších obcí nebo měst samozřejmě netrpělivě čekají na ten zákon. Bohužel už víme, že pro letošní rok v podstatě musíme vysoutěžit co nejdříve veřejné zakázky podle starého zákona, abychom vůbec do konce roku nějaké stavby udělali. Chci se paní ministryně zeptat, jak je to s prováděcími předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek, jestli budou včas.

Ten zákon by měl být jednoduchý, ale bohužel není. Věřím, že metodický pokyn aspoň částečně přinese úlevu z těch mnoha paragrafů tak, aby jasně a jednoduše řekl, jak máme na obcích a městech postupovat veřejné zakázky. A protože drtivou většinu děláme zakázky malého rozsahu, tak věřím, že tam to bude určitě všechno vysvětleno. Děkuji za pozornost a věřím, že paní ministryně mi potom odpoví. Děkuji panu poslanci Paverovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Koubek, po něm zatím poslední řádně přihlášený pan poslanec Farský. Děkuji, pane předsedající.

Myslím si, že by bylo dobré, abychom je měli stále na paměti. Ve druhém čtení tohoto zákona zde vystoupila paní ministryně Šlechtová k již dneska hojně diskutovanému pozměňovacímu návrhu kolegy Martina Plíška, o kterém se tady dnes vede bouřlivá debata a který se týká toho, že firmy, které jsou alespoň z deseti procent ovládány nebo vlastněny členem vlády, by se nemohly účastnit veřejných zakázek. Paní ministryně od samého začátku tento pozměňovací návrh odmítala. Aspoň jí slouží ke cti, že nezměnila názor jako někteří jiní naši kolegové. Ovšem k argumentaci tady ve druhém čtení použila paní ministryně svůj velmi originální výklad rozhodnutí Evropského soudního dvora, a ačkoliv dneska už je to poopraveno, přesto si myslím, že je dobré odcitovat, co tady paní ministryně ve druhém čtení řekla.